Já využiji ještě těch 30 vteřin, abych odpověděl na několik drobných otázek, které zazněly.

Děkuji, pane ministře. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.

A zde to vnímám jako největší plus.

Děkuji, pane poslanče. To byla poslední faktická poznámka, nyní je do rozpravy přihlášen pan poslanec Exner. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, patřím k těm, kteří si nemyslí o stopadesátce, že to je úplně dobrý nápad. Jak tady říkal jeden z mých předřečníků, nebyli to jenom soudruzi, i na Západě se ty rychlosti omezovaly právě kvůli spotřebě.

A samozřejmě, když se bavíme o bezpečnosti, vyšší rychlostí určitě vyšší bezpečnost nebude. A i při té stopadesátce je vyšší hluk, jsou tam vyšší emise, a vím, o čem mluvím, protože nedaleko dálnice bydlím.

To je jedna připomínka, kterou mám.

A domnívám se, že je tam špatně ta nula, protože myslím si, že i u těchto přestupků, třeba v zákazech vjezdu a podobných věcí, dochází k tomu u nás třeba na vesnicích, že ti policisté se se spoustou lidí znají, takže prostě ty pokuty tam jsou nula, a myslím si, že to není dobře. Pak další věc, kterou...

Tak další věc, kterou je v § 125h, kde přestupky řeší provozovatel, což jsou tedy firemní auta zejména, kde není znám řidič, tak tam je napsáno, že pokuta bude ve výši poloviny dolní sazby za ten daný přestupek, což si myslím, že je taková motivace, aby tedy se nikdy nepřiznával ten řidič. A nerozumím, proč by řidič, který řídí vlastní auto a je přistižen, měl platit dvakrát tolik, než platí někdo za to, že byl přistižen ve firemním autě a ta firma ho zapře. To si myslím, že je vysloveně špatně.

A vím, že i v jiných zemích o tom mluví, že by to třeba rádi udělali, že to je politicky citlivé, ale určitě to zase více bezpečnosti na silnice nepřináší. Prosím, alkohol nechme u těch vodáků, kde jsme ho povolili. Takže prosím, nechme alkohol spát. Děkuji, pane poslanče.

Děkuji. Děkuji.

Není tomu tak, končím obecnou rozpravu. Táži se na závěrečná slova pana ministra, pan zpravodaj? Není zájem.

Nyní tedy se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Přistoupili bychom tedy k hlasování.

Kdo je proti? Hlasování číslo 49, přihlášeno 153 poslanců a poslankyň, pro 130, proti žádný.